Mladší nevycvičené ročníky potom po povinném odvodu budou podrobeny urychlenému, ale dlouhodobějšímu vojenskému výcviku než záložníci s vojenskými zkušenostmi pro doplnění případných ztrát vojáků z povolání, aktivních záloh nebo starších záložníků. Zde bude pravděpodobně nastavena jiná výběrovost, protože mnoho mladých lidí, kterých se tato povinnost bude týkat, nebude pro výcvik vhodná z důvodu svých fyzických a psychických předpokladů, o motivaci a schopnosti snášet dlouhodobé strádání s ohrožením života ani nemluvě.

Děkuji za pozornost. Děkuji a další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Rozvoral. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ve svém vystoupení bych se rád vyjádřil k dnes projednávanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhovatel též předkládá, aby s ním Sněmovna vyslovila souhlas již v prvním čtení, a to dle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, což jsme naštěstí zavetovali. Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiku a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině. Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír. Tato novela obsahuje šest částí, kdy v poslední, šesté části je definována účinnost, kdy má tento zákon nabýt účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení. První část mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna, ale nějaký poradce? Druhá část upravuje zákon o ozbrojených silách České republiky, konkrétně upravuje vojenskou dopravu a výcvik vojáků a vymezuje pojem vojenské letadlo. Část třetí doplňuje zákon o zajišťování obrany České republiky, kdy Ministerstvo obrany využívá k plnění úkolů podle odst. 1 údaje z informačních systémů veřejné správy, registrů a evidencí a osobní údaje uvedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků, organizačních složek státu a právnických a fyzických osob podle jiných právních předpisů. K těmto vojenským evidencím bych se rád informoval, jak bude zajištěna ochrana získaných osobních údajů, konkrétně jakému režimu utajení budou evidence podléhat, nebo zda budou naopak přístupné všem oprávněným pracovníkům.